Co se týká procesu a výběru projektů, cílem je na základě výsledků hodnocení projektů vybrat transparentně kvalitní projekty, které budou naplňovat cíle programu. Řídicí orgán vyhlásí výzvu na podporovanou aktivitu a následně po podání projektu probíhá proces hodnocení a výběru projektů. Samotný proces schvalování musí být přehledně popsán řídicí dokumentaci programu, včetně vymezení lhůt, rolí a pravomocí osob, které činnosti zabezpečují. Nic není anonymní. Řídicí orgán vypracuje metodiku pro hodnocení a výběr projektů a kritéria pro hodnocení projektů, na základě kterých bude posuzována kvalita projektů a jejich přínos k cíli programu.

Tato kritéria a metodiku schvaluje monitorovací výbor. Monitorovací výbor je složen ze zástupců řídicího orgánu, zástupců žadatelů, partnerů, neziskových organizací, národního orgánu pro koordinaci a Evropské komise a následně je zveřejněna samozřejmě na webových stránkách programu. Vše je tedy transparentní. Řídicí orgán musí v rámci metodiky stanovit, kdo bude zajišťovat hodnoticí kritéria v jednotlivých fázích hodnocení a výběru projektů, zda se využijí interní či externí odborníci na danou oblast, popřípadě lze zvolit i kolektivní orgány, tzn. hodnoticí a výběrovou komisi. Všichni hodnotitelé a členové komisí podepisují čestné prohlášení o nezávislosti, nestrannosti, nepodjatosti a etický kodex před zahájením hodnocení. V rámci hodnocení je vždy dodrženo pravidlo čtyř očí, což znamená, že na hodnocení se vždy podílejí dvě nezávislé osoby. Podmínkou pro výběr projektů je splnění stanovených podmínek a dostupné finanční prostředky na danou aktivitu. Po vydání právních aktů následuje realizace projektu, včetně proplácení a vyúčtování způsobilých výdajů projektů na základě žádostí o platbu ze strany příjemců, u kterých řídicí orgán kontroluje, zda jsou nároky příjemce oprávněné. Řídicí orgán s výjimkou Programu rozvoje venkova, který je administrován v rámci společné zemědělské politiky prostřednictvím platební agentury, jejíž roli plní Státní zemědělský intervenční fond, ostatní řídicí orgány po proplacení a vyúčtování žádosti o platbu předkládají projekty s prostředky v tzv. souhrnných žádostech na platební a certifikační orgán, který následně tyto finanční prostředky certifikuje. Po provedení certifikace se do Evropské komise odesílá žádost o průběžnou platbu. V průběhu celého procesu může docházet ke korekci požadovaných výdajů, ať již ze strany řídicího orgánu, platebního a certifikačního orgánu v průběhu certifikace a v závěru je možná korekce i ze strany Evropské komise. Co se týká samotného auditu, co vlastně bude následovat. Probíhá to tak, že Evropská komise zašle stálému zastoupení České republiky při Evropské unii dopis obsahující návrh auditní zprávy. Následně je státnímu zastoupení v Bruselu zaslán dopis s návrhem auditní zprávy v českém znění, kde je určen termín, dokdy se musí členský stát vyjádřit. Lhůta pro zaslání odpovědi je nejčastěji dva měsíce od doručení české verze. V případě tohoto návrhu žádná lhůta zatím neběží. Jde o předběžný návrh, který Evropská komise zaslala. Musím ale říci, a ráda bych zde upozornila na velmi nestandardní postup v tomto případě ze strany Evropské komise. Návrh zprávy byl stálému zastoupení doručen pouze v papírové podobě, nikoliv elektronicky. Stálé zastoupení tuto papírovou podobu naskenovalo a pomocí systému ji odeslalo České republice. Zpráva není nikým podepsána, v současné chvíli tak ani nemáme jistotu, kdo se na zpracování zprávy podílel. Rovněž nejsou uvedeni adresáti. Jedná se tedy opravdu o velmi zvláštní způsob komunikace a doufám, že to je skutečně první a poslední renonc ze strany Evropské komise.

Jakmile bude reakce vyhotovena, bude zaslána státnímu zastoupení v Bruselu, které ji diplomatickou cestou předá Evropské komisi. Evropská komise následně vypracuje závěrečnou auditní zprávu, ve které by měla být zohledněna reakce české strany. Závěrečná auditní zpráva je pro národní orgán pro koordinaci klíčová z hlediska vyhodnocení dopadu jednotlivých zjištění. Není výjimkou a tady podtrhuji není výjimkou, že auditoři Evropské komise znění zprávy na základě zaslaných připomínek upraví. Dovoluji si ještě tady upozornit na některé věci, že samozřejmě pokud jde o obsah zprávy, tak opravdu zdůrazňuji, že dle informací od národního orgánu pro koordinaci jsou veškeré nastavené postupy a metodická úprava poskytování dotací České republiky v souladu s veškerými zákonnými požadavky. Zdůrazňuji, že metodická úprava nemůže upravovat povinnosti nad rámec zákonné úpravy, ani je zpřísňovat. Samotná kontrola poskytování dotací je v gesci řídicích orgánů jednotlivých operačních programů. Ministerstvo pro místní rozvoj ani národní orgán pro koordinaci není orgánem, který by vykonával kontrolu nad poskytováním dotací ze strany řídicích orgánů. Kontrolu provádějí zejména samotné řídicí orgány, auditní orgán, Evropská komise, popřípadě Evropský účetní dvůr. V tomto kontextu mám za to, že nedošlo ke zpochybnění důvěryhodnosti nastavení systému České republiky. Dále bych ráda uvedla, že programy v tomto programovém období prošly tzv. auditem designace neboli auditem shody, a to znamená, že ze strany Evropské komise došlo i navíc k jednotlivým reauditům těchto auditů. Od začátku období pak probíhají další audity Evropské komise, které mimo jiné auditují i proces hodnocení a výběr projektů.

Jedním ze zavedených opatření byly například kontrolní listy, které podléhaly samotnému schválení Evropské komise. Jestli dovolíte, musím konstatovat na základě samozřejmě informací z médií, to, co jsem si v médiích přečetla, že některé návrhy té zprávy jsou opravdu nepřesné, zavádějící a bohužel někdy i nepravdivá tvrzení. Dovolte, abych pro představu uvedla opravdu jenom několik příkladů.

To je nesmysl. To prostě není pravda, protože rada nemůže nikomu nic ukládat. Rada je poradním orgánem vlády. Dále samozřejmě je otázka, zda tak jak je definován zákon o střetu zájmů, to znamená, ten návrh vlastně vyzývá ke zlepšení řídicího a kontrolního systému z hlediska prevence střetu zájmů.